Ano, Sněmovna jí nevyhověla, Sněmovna vyhověla jenom částečně, tuším do 20. listopadu byl ten nouzový stav tehdy prodloužen. No a taky byla jiná situace, to byla menšinová vláda, neměla tady ve Sněmovně většinu. Tehdy jsme nouzovým stavem omezovali svobodu pohybu. Vzpomeňte si, byly zavřené okresy, na hranicích okresů byly závory, policie, byla dramaticky, bezprecedentně v historii České republiky omezena svoboda pohybu, byly zavřeny obchody, služby a tak dále, dopadlo to na každého jednoho občana České republiky. Já se ptám: Za těch posledních 30 dnů v čem, pane kolego Nachere, prostřednictvím paní místopředsedkyně, byla omezena nějaká vaše svoboda nebo nějaká vaše práva?

Každé případné rozhodnutí, kterým byste se cítili dotčeni na svých právech a svobodách, můžete nechat přezkoumat soudem. Tak já se ptám: Opravdu tady chceme jít tím stylem, že tady za měsíc budeme trávit to samé se stejnými argumenty místo toho, abychom se věnovali tomu, po čem tady vy voláte? Tak to jsou přece věci, které každý soudný člověk, občan České republiky, snad dokáže pochopit.

Děkuji, pane předsedo.

No víte, pane předsedo, prostřednictvím paní místopředsedkyně, vůbec nesrovnávejme ty dvě krizové situace. Já mohu říct, že covid byl neviditelný nepřítel, tady máme jasně vydefinovanou skupinu nešťastných lidí.

Přece není... Říkáte zatěžuje, ale to je naše práce, prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane předsedo, to je naše práce a je jedno, jestli jste ve vládě, jestli jste v těch lavicích.

Senátní komise bude informovat plénum, bude informovat předsedkyni Poslanecké sněmovny, zaznívá to tam naprosto jasně. Vidíte, že my podáváme opětovně pomocnou ruku. Opětovně. Já vám říkám za nás úplně upřímně, že možná zase tu ruku zvedneme. Prostě nedělejte to.

Ano, zcela určitě je to výhoda v prosazování politického programu, to je bezesporu a je to prostě něco, co vám umožňuje ten politický program prosazovat, ale v tuto chvíli to není výhoda. V tuto chvíli je naopak výhoda, že byste měli ústavní většinu a že byste měli podporu nejsilnějšího opozičního klubu.

Děkuji, paní předsedkyně. A nyní vystoupí pan zpravodaj s přednostním právem.

Jenom to usnesení ta vláda udělala týden dopředu, takže to jakoby působí, že to je delší. Já odpovím panu kolegovi Výbornému vaším prostřednictvím, jak jsou omezována moje práva. No pro tuto chvíli ne, ale přece my jsme se tady shodli i v tom minulém volebním období, ten nouzový stav je nějaký právní rámec, při kterém se dějí některé věci.

Také jste nebyl tak omezen na těch právech, i přesto ten nouzový stav jako právní rámec byl nutný, aby pokračoval, a vy jste to nepodpořili. Jak jsem řekl, průměrná délka nouzového stavu za poslední dva roky je necelých 22 dnů, a myslím si, že za 30 dnů sem opět přijde vláda, přijdou ministři, řeknou nějaký další plán, střednědobý, dlouhodobý, v těch oblastech, o kterých já jsem mluvil, už to nebudu opakovat.